Děkuji a prosím o interpelaci paní poslankyni Maříkovou. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pro nic jsme nehlasovali.

Takže my jsme byli zásadně proti, je na to usnesení vlády a to, co jsme slíbili a já jsem hlavně slíbil občanům, že zruším kvóty do půl roku, a to jsem i udělal, v červnu ve čtyři ráno jsme to prosadili. A dneska navrhujeme v rámci Evropy, jak řešit ilegální migraci.

A co říká ta zpráva? No my chceme řešit uprchlíky mimo Evropskou unii. Ano, my jim pomáháme, aby nechodili do Evropské unie, aby zůstávali v Africe. To jsme i řešili teď v pondělí. Takže je to jenom pojednání v Ženevské konvenci.

Takže my jsme se domluvili s panem ministrem vnitra Hamáčkem o pozměňovacím návrhu, který řeší situaci trestných činů tak, aby došlo k rozhodnutí o zrušení pobytu a vycestování co nejrychleji. Míří tedy na obě situace.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji.

Tam jsme se jasně vyjádřili. Takže vláda hlasuje ve sboru. Myslím si, že lidi jasně viděli, že jsme slíbili to, co jsme řekli, že nepřijde žádný ilegální migrant. My držíme tuhle strategii. Zpřísňujeme, i když někdo chce k nám přijít pracovat. A já myslím, že veřejnost viděla, že ten hlavní pakt, který jsme řekli, že jsme proti z těch důvodů, které jsem četl, to jsme dodrželi. A to, co bylo v pondělí, je zpráva komisaře, která, znovu opakuji, nemá žádný vliv.